Kauza Andreje Babiše nám opět ukazuje škodlivost evropských dotací. Nejenže obecně vedou ke korupci, kriminalitě a zneužívání, ale slouží k vydírání naší země a k ovládání vnitřní i zahraniční politiky. Analýzy, které přitom máme k dispozici, dámy a pánové, navíc ukazují krutý fakt: Česká republika není a nikdy nebyla žádný čistý příjemce peněz z Evropské unie. Je to dokonce naopak.

Dříve naše finalizující ekonomika, ekonomika České republiky, se po vstupu do Evropské unie stala ekonomikou doplňkovou, subdodavatelskou a záložním prostorem ekonomiky německé. A tento prostor naší současné ekonomiky je bohužel charakterizován kvůli Evropské unii vysokým podílem zahraničního vlastnictví ve všech rozhodujících sférách, velmi levnou pracovní silou, velmi nízkým podílem mezd, a tudíž velmi vysokým podílem zisku na přidané hodnotě a extrémně vysokým i nelegálním odlivem zisku ze země.